Zatím tomu tak vždycky bylo a lze těžko očekávat, že by tomu bylo jinak.

U nás se zdravotní stav populace skokově zhoršil. A zase znova, měl by konat Státní zdravotní ústav, a nekoná. Celosvětově v první vlně pandemie se neprovedlo 29 milionů onkologických operací. Počet transplantací 74 světových center klesl průměrně o 44 %.

Stoupá počet sebevražd, stoupá závislost na drogách, stoupá deprese, alkoholismus, úmrtí v závislosti na alkoholismus, snížila se pohybová aktivita dětí, závislost na sítích, stoupá sebepoškozování, obezita, mění se pohybové a stravovací návyky, stravování pro značnou část populace, kvalitní stravování, se stává v podstatě nedostupné, takže to zase bude souviset se zhoršením zdravotního stavu populace. Takže toto všechno, takže znovu, já bohužel musím říci, zdravotní stav naší populace se skokově zhoršil, v podstatě jsme se posunuli někam do doby před dvaceti lety.

Jinak se zhorší dostupnost, zhorší se kvalita, dále se bude zhoršovat zdravotní stav populace. Tento zákon v žádném případě nepodpoříme. Děkuji za pozornost. A já vám také děkuji, pane poslanče. Dnes z důvodu návštěvy lékaře se omlouvá pan poslanec Milan Feranec. Jako další do rozpravy je přihlášena paní poslankyně Iveta Štefanová a připraví se paní poslankyně Margita Balaštíková. Prosím, paní poslankyně. Já děkuji za slovo. Vážený pane předsedající a vážené kolegyně a vážení kolegové, jako lékařka rozhodně nemohu souhlasit s předloženým návrhem, který v rámci šetření provádí největší škrty právě v resortu zdravotnictví, a proto navrhuji opakování druhého čtení. Dovolte mi, abych tento návrh krátce odůvodnila. V žádném případě tak ale vláda nemůže činit na úkor rizika zhoršení dostupnosti a kvality zdravotní péče pro naše občany, ke kterému, se obávám, že snížení plateb za státní pojištěnce povede. Je to klasické šetření na nesprávném místě. Místo toho, aby stát odebral peníze politickým neziskovkám a solárním baronům, rozhodla se vláda ohrozit už tak dost zkoušené zdravotnictví a místo finančního zajištění našeho zdravotnictví, které vláda slibovala v programovém prohlášení, provádí kroky přesně opačným směrem. Vláda chce tímto krokem využít pro státní rozpočet rezervy zdravotních pojišťoven, které jsou podle ní neefektivně využity.

Předloženým pozměňovacím návrhem se od příštího roku zavádí automatická valorizace.

Valorizace by se podle mě měla zavést bez snižování té původní částky. Takže i s tímto pozměňovacím návrhem to bude znamenat o několik miliard méně peněz pro zdravotnictví než doposud. Tento krok rozhodně nepovažuji za vyrovnané financování zdravotnictví, tak jak vláda slibovala.

S enormní inflací a rapidním zdražováním energií se navíc navyšují i veškeré náklady na poskytování zdravotní péče. Argumenty, které vláda na podporu těchto škrtů v důvodové zprávě uvádí, jsou podle mého mínění zavádějící. Ekonomické důvody, které vláda pro seškrtání plateb za státní pojištěnce předkládá, jsou v dnešní situaci naprosto druhotné a vláda by tento návrh měla přehodnotit a zavést automatickou valorizaci bez snižování té současné výše, protože místo potřebného navyšování naopak snižování financí pro zdravotnictví považuji za hazard a přímé ohrožení dostupnosti a kvality zdravotní péče pro naše občany a s tím já zásadně nesouhlasím. A proto, jak jsem řekla, navrhuji opakování druhého čtení.